Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Kdo je proti? Hlasování číslo 60, bylo přihlášeno 156 poslanců, pro návrh hlasovalo 144, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému jinému výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům? Paní předsedkyně. Já bych podle svých zkušeností ještě navrhovala ho přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dáme o tom hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 61, bylo přihlášeno 159 poslanců, pro hlasovalo 71, proti 7. Návrh nebyl přijat. Je tu ještě další návrh na přikázání výborům? Není tomu tak. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání podle § 91 našeho jednacího řádu. V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůt na projednání ve výborech na 30 dnů ze strany pana ministra Stanjury. O tomto návrhu dám hlasovat. Ptám se, kdo je pro takový návrh? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A tím jsme se vypořádali s prvním čtením sněmovního tisku 218 a já končím projednávání bodu číslo 20.